Já jsem byla na Svazu měst a obcí, všichni jsme za to pořád bojovali, nikdo to nenavýšil. Navýšila to jenom minulá vláda.

To znamená, že všechny ty daně, které se vyberou, tak z toho dostanou města a obce přes 25 % díky minulé vládě. Kde jste byl, pane ministře financí, na nějaké návštěvě ve městě, v obci, v kraji?

A mě to strašně zvedá ze židle, protože já jsem za to bojovala, byť jsem byla šéfka Svazu měst a obcí, bojovala jsem za to a podařilo se to vybojovat.

Děkuju vám. Kde vláda Andreje Babiše navrhla zvýšit rozpočtové určení daní ve prospěch obcí? Ukažte mi ten sněmovní tisk. Nikde. Nikde. Mluvil jsem o kompenzaci výpadku daňových příjmů v okamžiku snížení daně z příjmu fyzických osob.

Ukažte mi sněmovní tisk, ve kterém vláda Andreje Babiše navrhla zvýšení podílu rozpočtu obcí na 25 celých procent a víc. A za druhé a já jsem u těch jednání byl. A nebudu se tady nechat zkoušet, která města jsem navštívil.

Nebylo to vůbec jednoduché, protože jsem bral vlastním primátorům, velkým městům, kde seděli primátoři ODS, a přesto jsme to udělali.

Ten byl zrušen, peníze se nechaly v rozpočtu, pak už nebyl žádný důvod nechat sníženou sazbu. Jestli někdo tomu nerozumí, tak jste to vy.

Vy mícháte rozdělení rozpočtového určení daní mezi jednotlivá města, obce a kraje a výši rozpočtového určení daní, kolik finančních prostředků z toho balíku dostanou města, obce a kraje. Takže já vám to přinesu. Bylo to vždycky v návrhu rozpočtu, kde si to všichni prosadili. A chtěla bych říct, že vaše vláda vzala ty dva procentní body. Jsem ráda, že jste to tady přiznal. Ne vaše, ale předešlé vlády, předešlé vlády, kde vy jste byli také zastoupeni. A chci říct jedno.

Pane ministře, já vám to přinesu černé na bílém.

To jim dala minulá vláda.

Další s faktickou poznámkou je pan ministr Stanjura, poté pan ministr Jurečka. Fakta se nedají prohrát. Tak se domluvme. Máte na to dvě hodiny, tým vašich poradců také.

Když říkáte tehdejší vláda, já úplně správně říkám naše vláda. Tak to prostě je.

Tak ale neříkejte vaše vláda, když to byla naše vláda v té době.

Moje i vaše. Druhá věc. O kompenzačním bonusu mluvíte jenom vy. My jsme ten samý návrh dali ve Sněmovně, nebo podobný ve Sněmovně, a vy jste jako hnutí ANO hlasovali proti. A zákony fakt nemění vláda. Ani naše, ani vaše. Zákony mění Sněmovna a Senát, když už chceme říct, kdo to změnil. Ale já říkám, že vaše vláda to ani nenavrhla, to zvýšení na 25 %.

Docela jednoduše.

A jestli si někdo nepamatuje, že vlastně podmínkou horní komory ke snížení daní byla úprava podílu krajů, měst a obcí, no tak prostě zapomněl, ale tak to prostě bylo. Bez toho by snížení daní neprošlo a byla to vlastně zásluha horní komory a dolní komora to akceptovala.

Takto ten postup tehdy byl. Druhá moje poznámka.

Tak já doufám, že je to moje poslední faktická poznámka na pana ministra financí Zbyňka Stanjuru, který se tady neustále snaží říkat, že jsem byla v ODS. Snaží se tady povídat o tom, že jsem byla za stranu Zelených, tak bych jenom chtěla podotknout, že jsem byla nestranička.